A zvýšení nákladů? Pokud se zvýší náklady, tak se zvýší náklady pouze částečně, a to případně u sociálních pohřbů, za které odpovídá obec. A já jsem dala stanovisko, že Ministerstvo pro místní rozvoj tyto náklady proplácí.

Děkuji vám za pozornost. Pokud nebude, je to samozřejmě vaše rozhodnutí. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jenom chtěl sdělit, že zatím v obecné rozpravě vystoupilo sedm diskutujících, že padl návrh na zamítnutí a návrh na vrácení k projednání ve výborech. Já avizuji, že navrhnu zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na sedm dní. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Dobrý den, dámy a pánové.

Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Šenfeld, připraví se paní poslankyně Chalánková. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Pleticha. Děkuji za slovo. Děkuji. Nyní pan poslanec Pleticha, připraví se pan poslanec Štětina. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se tedy přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou v systému.

Podrobnosti viz odůvodnění.

Nyní pan poslanec Štětina, připraví se paní poslankyně Halíková.